Velmi stručně s faktickou. Chtěl jsem říct, že jsou organizace, které na nic nečekají, jako například Charita České republiky, která již dávno humanitární akce organizuje. Myslím si, že Charita České republiky není úplně jediná. Pokud byste chtěli pomoct Ukrajincům, můžeme. A nemusí to být jenom přes charitu, ale samozřejmě charita je ověřená značka. Takže do toho.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové poslanci.

Nikdy nešlo o to, jestli straníme Rusům, nebo Ukrajincům.

A bohužel se toto stalo.

Nyní máme dvě faktické poznámky a potom ještě další dvě přihlášky do rozpravy.

Tak si dovoluji navrhnout jeden praktický konkrétní krok. To je půl milionu korun dohromady. A podle dispozice Ministerstva zahraničních věcí, které asi nejvíce bude vědět, kde je potřeba humanitární pomoci, můžeme za půl milionu korun do Ukrajiny konkrétní humanitární pomoc poskytnout. Děkuji.

Dobrý večer, pane předsedající, dobrý večer, kolegyně a kolegové. Jenom velmi málo odbočím, protože téma se také týká Ukrajiny.

Přečtu vám s dovolením doslova vaši odpověď ze stenozáznamu.